Ještě bych chtěla upozornit na vyjádření komisaře Hogana, který se jasně vyjádřil, že pokud by došlo k nějakému opatření vůči kterékoli zemi Evropské unie ze strany Spojených států, tak to bude řešit, bude na to reagovat Evropská unie jako celek. To znamená, ten problém by se posunul na platformu Evropské unie. A já jsem přesvědčena o tom, že musíme dát jasně najevo, že to myslíme vážně.

A já jsem to už několikrát přirovnávala k tomu, že mezinárodní rychlík neprojede přes Českou republiku, pokud tady nebudou koleje.

A to jednoznačně, otevřeně a vždycky podporujeme a budeme podporovat. To znamená ale, je to naše národní právo, je to spravedlivé vůči českým firmám a my musíme dát najevo, že to myslíme vážně.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím říct, že mě těší míra konsenzuálnosti této debaty.

Někdy na konci roku by dokonce měl proběhnout summit G20, tzn. těch nejvýznamnějších zemí.

A pak už nám tedy zbývá udělat tu národní úroveň. Kolega Martínek říkal, že ta sazba je příliš vysoká, takže my budeme navrhovat snížení na 5 % a věřím, že se nám podaří to parlamentem protáhnout. Také děkuji a s další faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Myslím, že všichni říkáme přibližně totéž, možná se lišíme v termínu kolik, kdy a jak.

I takové máme české firmy, i ony zpeněžují reklamy z některých bezplatných služeb na území České republiky. To znamená, přestože tady platí normální daně, naprostá většina zaměstnanců je tady, platí za ně odvody, tak by ještě na ně dopadla nová daň z digitálních služeb. Nebo zamýšlený? Protože jsou české firmy, které jsou tak úspěšné a platí daně tady, že by mohly platit ještě tu novou daň k tomu, co už platí. Prosím.

Také děkuji a tím se posuneme zpět do obecné rozpravy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se také ráda vyjádřila za klub Starostů a nezávislých k návrhu zákona o digitální dani. Zkrátka a dobře, doba je turbulentní, co se týče hospodářského vývoje a pokroku, a myslím si, že digitální daň jako daň nová nebude určitě poslední daní, která v budoucnu bude zaváděna.

Proto si myslím, že digitální daň je správnou cestou, protože narovnává nespravedlivé prostředí v tuzemsku.

To jsou základní parametry, které zde zazněly.

Samozřejmě, že argument zavedení daně kvůli narovnání podnikatelského prostředí a posílení férovosti daňového systému, ten je samozřejmě platný a ten můžeme jen podporovat. Co zde ovšem zaznělo, že Česká republika není jedinou zemí, která má digitální daň. Ale těch zemí není mnoho.